Jestli by nebylo jistější, a protože majitelem sochy pochopitelně je územní samospráva, nikoliv stát, zda by nebylo jistější tuto sochu jaksi odkoupit a v rámci státního majetku tedy už bychom mohli rozhodovat s daleko větší mírou svobody. Existují úvahy, že by to třeba mohlo učinit Ministerstvo obrany a instalovat to na nějakém svém pozemku. Čili můj dotaz směřuje k tomuto, protože by to byl daleko jistější krok, než o kterém se zatím bavíme. A myslím si, že i ty nervózní voliče, kterých se týká tento problém, by to mohlo více uklidnit.

To je jaksi jeden problém.

Já jsem se ptal, jestli na toto bylo z české strany reagováno. Samozřejmě bylo, bohužel bez explicitní reakce ruské strany. Z toho lze dedukovat, že tedy ta komunikace není zrovna na dobré úrovni.

Já vám děkuji. A slovo předávám panu ministru zahraničních věcí.

A jsem rád, že ve Sněmovně toto téma pravidelně je tématem jednání s členy zahraničního výboru Poslanecké sněmovny.

Pouze to, že přehodnocení skutkové podstaty vnímáme jako projev toho, že se jedná o politickou záležitost, nikoliv právní. A samozřejmě situaci dále sledujeme.

Především s vámi souhlasím s tím, že místo emocí ve veřejném prostoru by v tuto chvíli měla probíhat diplomatická jednání, a to včetně řešení citlivých témat, jako jsou některá historická témata. My jsme se touto cestou rozhodli vykročit.

Konzultace zaštiťuje Ministerstvo zahraničních věcí, vláda a ta pověřila zkušeného diplomata tím, že koordinuje přípravu české strany.

A rozhodnutí vlády jasně ukazuje význam, který návratu ke standardním vztahům s Ruskem přikládáme, k tomu, že chceme nastavit normální komunikační kanály.

Je třeba otevřeně formulovat problémy a projevy, upřímnou snahu je řešit způsobem, který bude přijatelný pro obě strany. A konzultace by neměly být jen prostorem pro hledání sporů.

Podle našeho názoru je třeba konzultace využít také k diskusi o všech otázkách, které trápí obě dvě strany, které mezi našimi zeměmi nejsou vyřešeny. Ale témata konzultací nemohou podle mého názoru být určována pouze jednou stranou.

Myslím, že pokud máme zájem všechna témata, která tíží Česko nebo Rusko věcně, diplomaticky řešit, že bychom od těchto výroků měli ustoupit.